Nicméně současnému vládnímu návrhu je možné vytknout řadu věcných položek. Za prvé je to časové prodlení. Agentura začne fungovat až od začátku roku 2016.

Tak příště.

A upozorňuji, že po ústních interpelacích pokračujeme v 18. hodin mezinárodní smlouvou, asociace, Evropská unie Ukrajina.